Podle mě je to legitimní debata, není jiná situace.

Takže to je daňová podpora těm, kteří platí hypotéku, a vy jste navrhovali, když jste byli ve vládě, tuto daňovou výjimku buď zrušit, nebo ještě více omezit.

Určitě to není návrh bank. Já si to nemyslím, ale pokud přijmete tu logiku, tak v logice každý, který v tomto něco navrhne, je zlobbovaný bankami. Tak zkuste, pokud je to pravda, ověřte si to ve svém klubu.

Děkuji. Pana poslance zde ale nevidím, jeho interpelace tedy propadá. Na řadě je paní poslankyně Malá, která interpeluje pana ministra Stanjuru. Připraví se pan poslanec Novák. Dobré odpoledne, kolegyně, kolegové. Já bych ráda využila tohoto prostoru pro interpelaci na pana ministra Stanjuru.

Já si pokládám otázku, jak je to možné, že právě ministr, který je zodpovědný za danou problematiku, upřednostní účast na slavnostech před takto důležitou tiskovkou, a to v době ekonomické krize. Tuto otázku si nepokládám jenom já, ale také občané České republiky, a určitě by chtěli znát vaši odpověď. Je sice hezké a samozřejmě je to správné, že jste byl na bodech, které se týkaly Ministerstva financí, na vládě, ale myslím si, že byste, pane ministře, měl mít především zájem na tom, abyste svá stanoviska a předkládané body osobně vysvětlil všem občanům České republiky, a to právě na tiskové konferenci, která k tomu byla určena.

Je to tak. Pokud by se něco takového totiž stalo za vlády premiéra Andreje Babiše, tak byste to byl nejenom vy, ale celá tehdejší opozice, kteří by křičeli a nenechali by na nás niť suchou. Děkuji. Pan ministr je připraven s odpovědí. Prosím, pane ministře. Samozřejmě odpovím, ale název interpelace je daňový balíček, tak jenom abychom si řekli, jak se ty otázky... Já jsem byl řádně omluven u pana premiéra.

Děkuji. Má zájem paní poslankyně o doplňující otázku? Není tomu tak. Nyní je tedy na řadě pan poslanec Novák, který také interpeluje pana ministra Stanjuru. Pane poslanče, prosím. Děkuji za slovo. Pane ministře, fungování vašeho rezortu v poslední době bohužel připomíná úklid vysavačem. Vámi připravený rozpočet na tento rok nefunguje ani na straně příjmů, ani výdajů. Připravovaný daňový balíček, včera projednaný vaší vládou, reálně útočí na úspory našich občanů, ne na stále větší nároky na provoz státu.

Naprosto lavinovitě stahujete maximální dividendy ze státem řízených institucí, abyste doslova látali díry v rozpočtu, které jste vytvořili, a to bez ohledu na to, že tyto podniky budou potřebovat prostředky na další rozvoj a investice. Kde prosím vezmete jako řádný hospodář chybějící prostředky na rozvoj těchto firem? Jak víte, že příští roky budou pro tyto firmy stejně příznivé? Přitom, jak už jsem dnes sděloval panu premiérovi, vaše vládní většina v Poslanecké sněmovně brání projednání novely zákona o platebním styku v oblasti práva na bankovní účet pro podnikatele. Ten by prostřednictvím podnikajících firem mohl přinést naprosto reálné příjmy do systému sociálního zabezpečení a také odvodů daní, zejména v oblastech, kterým se vaše vláda alespoň proklamativně chce tak intenzivně věnovat, tedy v nových technologiích a inovacích.

Děkuji za odpověď. Prosím pana ministra. Prosím, pane ministře. Je škoda, že pan poslanec má špatné informace. Za prvé, každý měsíc reportujeme plnění státního rozpočtu. Není, tak jak můžete říct, že to neodpovídá rozpočtu? Na straně příjmů celou dobu říkám, že některé příjmy nejsou kontinuální, nejsou měsíční na rozdíl od některých výdajů. Takže počkejme na příští pondělí, kdy bude reportován jako každý měsíc, první pracovní den, výsledky za první pololetí.

Uvidíme.

Naštěstí není.

Dividendy jestli narážíte na to, že jsem dal protinávrh na vyplacení 100 % čistého zisku, za vaší vlády to bylo víc než 100 %. Minulý rok jsem tady několikrát slyšel vystoupení pana poslance Babiše, který doporučoval, abychom vyplatili nerozdělený zisk. Já nevím, já si myslím, že nemůžeme chtít obojí. Rozdíl byl 20 % čistého zisku.